A řekněme si, co se děje dnes.

My nepotřebujeme důkazy. My se rozhodneme na základě jenom toho, co si ideologicky myslíme.

Hlavně nemusíme mít důkazy, když tím cílem je všeobecně nenáviděné Rusko.

Nyní vám přečtu stanovisko předsednictva Volného bloku, které tvoří předsedové všech krajských klubů: